Takže prosím vládu, aby jednak každý den zvažovala na lékárnických váhách náklady a výnosy těch jednotlivých restrikcí a skutečně si uvědomovala, že vedle těch výnosů jsou i ty náklady, a to nejen ekonomického charakteru.

Já vůbec tuto logiku nechápu a myslím si, že nejenom kadeřnice, ale celá řada dalších profesí prostě čeká na to, aby mohla znovu alespoň částečně vydělávat, a snížili jsme tak riziko toho, že se dostanou na úřad práce a že z nich budeme mít nezaměstnané.

Děkuji pěkně. Děkuji. A než dám slovo panu poslanci Václavu Klausovi, tak jedno upozornění, aby všichni věděli, jaký je postup, protože podle toho § 109m tady nejednáme běžně, nebo nejednáme vůbec. Upozorňuji, že v tomto případě máme pouze jednu rozpravu, není žádná podrobná rozprava. To znamená, že všechny návrhy, o kterých se má poté hlasovat, musejí zaznít v rámci této rozpravy, která je nyní otevřena. Pan poslanec Václav Klaus má slovo. Připraví se pan poslanec Benda. Prosím. Dobrý den, dámy a pánové.

Přijdou čísla, snižují se, nebo se zvyšují.

A ta nemoc se stejně šíří, sice pomalu, ale musíme prostě hledat ten balanc mezi záchranou ekonomiky české a postupem té nemoci. Čili to je naše stanovisko a podpoříme nikoli tu měsíční dobu nouzového stavu. Děkuji. Na řadě je pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.